Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, pane premiére, dámy a pánové, ono se to nezdá, ale podle mě tady máme nejdůležitější zákon za poslední rok. Je tam dlužník, je tam věřitel, jsou tam insolvenční správci, insolvenční soudci, nějakou roli v tom samozřejmě hraje stát a pak jsme tam my, poslanci.

Žádám kolegy o klid, a pokud diskutujete něco jiného, tak prosím v předsálí. Prosím, pokračujte. Jsem velmi rád, že napříč všemi poslaneckými kluby vznikla norma, kterou bych nazval nadpolitickou. To není nepolitická nebo apolitická věc, tohle je ryze politické.

Já to tedy velmi zkrátím, ale jenom pro přehled.

A ty odpovědi: Soudě podle výsledků rozsáhlého šetření ohledně efektivity oddlužení v posledních deseti letech, které provedla letos v červnu a prezentovala společnost InsolCentrum, dosavadní systém oddlužení funguje překvapivě dobře.

A dokonce ve čtvrtině dlužníci dokonce zaplatili celou částku, tedy 100 %. Problémem nicméně zůstává tzv. historické zadlužení.

Zkracuji to. Pavel Staněk, prezident České asociace věřitelů: Současný systém dle našeho názoru funguje poměrně dobře, obecně v něm není potřeba dělat žádné zásadnější změny, zvláště pak ne změny, které by do budoucna poskytovaly dlužníkům neúměrně snadnou cestu, jak se zbavit svých závazků. A naproti tomu Daniel Hůle, analytik společnosti Člověk v tísni: Jednoznačně je potřeba podmínky změnit. Dlouhodobě je ročně schvalováno přibližně 20 tis. insolvencí, ačkoliv máme přibližně půl milionu lidí, kteří mají tři a více exekucí. Jednoznačně vychází i mezinárodní srovnání. Okolo nás a na západ od Česka není jediná země v Evropské unii, která by neumožňovala tzv. nulové oddlužení. Horší podmínky mají pouze na Balkáně.

Já jsem velmi rád, že my jako poslanci jsme vlastně přišli s návrhem kompromisním, s návrhem, který kdybych si vypůjčil u restitucí se říkalo, že je to narovnání nebo náprava některých křivd, tak tady bych řekl, že to je narovnání stavu zejména před 1. 12. 2016, odkdy platí nový zákon o spotřebitelském úvěru, a že to je pomoc maximu lidí, nikoliv všem, nějakým revolučním opatřením, které by narovnalo rádoby nespravedlnosti z minula a vytvořilo by nespravedlnosti nové.

Člověk, který projde insolvencí letos, nespadá do novely zákona. Ve skutečnosti by i on měl mít třeba nárok na to, aby mu po třech letech byl prominut zbytek dluhu, pokud by splatil 50 %.

Jelikož doteď byla o hodně přísnější pravidla pro lidi, kteří chtěli projít insolvencí, a teď jsou v podstatě nulová, je to vůči nám nespravedlivé.

Ta interpretace podle mě je jednoznačná. Restart. Druhá šance. A druhá šance pro ty, kteří chtějí, aby jim bylo pomoženo. Pro ty, kteří chtějí, aby jim bylo pomoženo, to nechtějí všichni, a zároveň jsou ochotni a schopni pro to něco udělat, příp. i něco obětovat a zároveň paralelně s tím nepoškodit zájmy seriózních věřitelů.

A já bych chtěl všem poslancům, kteří se na tom podíleli, poděkovat. Děkuji za pozornost.

Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Také jsem zde v tomto průběhu položil členům vlády několik otázek, na něž mi většinou nebylo odpovězeno, tak třeba některé odpovědi zazní dneska, např. jaké náklady budou spojeny se zavedením nových pravidel do insolvenčních řízení, kolik to vlastně bude stát státní kasu, tedy všechny daňové poplatníky, tzn. nás všechny, stát.